Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. A ptám se pánů předsedů klubů řádně. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dobrý večer, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pan náměstek Štern už tady není, takže to budou z mé strany spíše takové otázky do pléna. Já se tedy budu snažit, abych dodržel ten obsah, že to je faktická poznámka. Mně tedy zaujalo v jeho vystoupení to, kde nejdříve říkal, že oslovovali firmy, které jim nechtěly dopředu sdělit žádnou cenovou nabídku, že to prostě nelze, a pak jsem se v tom projevu doslechl, teď nevím, jestli to říkám, paní ministryně správně, evropská probační a mediační služba, která poskytla informaci o průměrných cenách v Evropě.

Nebo co se tedy zjišťovalo tak složitě?

To je pro mě také poměrně překvapivá a závažná informace. Proč bylo stanoveno pravidlo o utajení ceny? Děkuji za pozornost. Nyní pan kolega Hájek, připraví se pan kolega Mackovík. Oba s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pan Kalousek tady hovořil, že má 20leté zkušenosti v politice.

Já to nedokážu posoudit, ale myslím si, že je to korektní. Jestli ten člověk má čisté svědomí, tak já si myslím, že by to ukázal. Pokud po mně někdo bude chtít výpis hovorů, samozřejmě jsem také recipročně připraven vyhovět a hovory dát k dispozici. Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostě jsou určité věci, které ministr musí dělat sám a dělá je bez náměstků. Z důvodů různých, které nechci vysvětlovat. Děkuji za dodržení času. Nyní ještě poslední faktická poznámka, pan kolega Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A pokud podepsán byl, tak být poskytnuty prostě nemohly, protože právo platí pro všechny, ať je to ministr, nebo náměstek, nebo kdokoliv. Úplně něco jiného je potom to řízení ministerstva.

Bohužel to tak je. Zároveň na druhé straně ale platí, že si nedovedu představit, že by bylo racionální to chování okamžitě běžet na nějakou protikorupční policii, protože to už je zase extrém číslo dvě. Všechno ostatní kolem je jenom divadlo. Nyní přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale příchod pana ministra dopravy mě inspiroval. Včera jste tady hájili princip, že o cenách vykupovaných pozemků bude rozhodovat jedna jediná osoba, a to ministr dopravy.

My navrhujeme, aby to jedna osoba nedělala. Ministr dopravy se určitě dřív nebo později vymění, ale ta pravomoc tam zůstane.

Pan předseda Faltýnek tady poměrně ohnivě a hlasitě hájil princip, že se šéf nemá vymlouvat na své podřízené, že má o všem vědět.

Tak co platí?

Přirovnání pana poslance Jandáka bylo vtipné, ale nebylo přesné.

To už jsme se bohužel nedozvěděli.